Vláda přijala souhlasné stanovisko. Já bych také chtěla vědět, jestli je doloženo, jaké procento doktorandů je odkázáno pouze na toto stipendium. Já si myslím, že to doloženo není. Já vám děkuji. Paní ministryně bude reagovat. Hlásí se s přednostním právem do rozpravy. Máte slovo, paní ministryně. Za prvé platí to, že Ministerstvo školství bude usilovat o zvýšení doktorských stipendií.

Jsou to dvě odlišné věci.

Za mě je tedy gesční stanovisko podpora, ale dovolím si nezdržovat hlavní těleso zákona paní ministryně Marksové. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní v rozpravě s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Putnová.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. K dotazu týkajícímu se, kolik studentů je odkázáno na stipendia, si myslím, že bychom měli říct, že si přejeme, aby se všichni doktorandi věnovali své doktorské práci a měli takové stipendium, které jim to umožní, aby nemuseli brát brigády, aby nemuseli nutně hledat další způsob obživy, protože část doktorandů se může zapojit do výzkumných projektů, část doktorandů má ztížené podmínky. Naším cílem by mělo být, aby všichni doktorandi měli takové životní podmínky, aby se mohli plně věnovat své výzkumné práci. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Stanjura.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

Ani jedno, skoro žádné z těchto zvýšení, neprošlo řádným legislativním procesem. Měli jste zákon na vládě, paní ministryně? Vedli jste o tom debatu? A pokud ne, proč? Proč to neprošlo standardním připomínkovým řízením? Nechci říkat, kdo má pravdu.

Nevídaný! A kdyby aspoň útočila vláda jako celek po řádném legislativním procesu.

Desítky miliard ročně, což je více než 200 mld. za jedno volební období. A zpátky cesta skoro nevede. Prošlo to řádným připomínkovým řízením? Měli všichni šanci se k tomu vyjádřit? Nebo je to ad hoc nápad z volebního štábu? Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Fiala a poté paní poslankyně Bohdalová.

Souhlasím s tím, že doktorandi mají být zabezpečeni, ale je to odpovědnost vysokých škol. Nemáme se tady co plést do toho, jak tyto položky detailně vypadají.

Děkuji, pane poslanče. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou v rozpravě pan poslanec Fiedler.

My jsme tedy včera odpoledne, nebo spíše v podvečer byli svědky toho, jak došlo k nějaké názorové neshodě mezi stranami vládní koalice při projednávání zákona o sociálním bydlení. Už tady pozoruji názorový rozdíl nejen mezi stranami vládní koalice, ale uvnitř jedné strany ministryně Valachová a ministryně Marksová jsou z jedné sociální strany. Jedná se o projednávání zákona, připomínky. Co zmiňoval kolega Stanjura, myslím si, že je to velmi překvapivé.